Zahvaljujem. Sledeća je koleginica Milica Dačić. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani građani Srbije, uvaženi predstavnici Vlade, posvetiti pažnju obrazovanju uopšte, a u kontekstu teme o kojoj danas raspravljamo o visokom obrazovanju je maksimalni prioritet SNS, a nadam se i svih dobronamernih ljudi u Srbiji. Mudri ljudi kažu da je znanje moć. Znanje je osnovni resurs privrednog i svakog drugog razvoja, a obrazovanje sa kojim je nerazdvojno povezano znanje najmoćnije oružje, koje može upotrebiti da promenite svet na bolje. Danas u okviru rasprave o jednom potpuno novom zakonskom aktu, Predlogu zakona o studentskom organizovanju, definisani su, dakle, oblici studentskog organizovanja, u smislu predstavničkih tela u koje spadaju studentske konferencije i studentski parlamenti, ali i studentske organizacije. Kao dobro rešenje iz ovih predloga zakona, odnosno Predloga zakona o studentskom organizovanju, izdvojila bih ovlašćenje studentskih konferencija da mogu inicirati donošenje i izmenu propisa koji se tiču unapređenja visokog obrazovanja u Srbiji, ali i davanje mišljenja o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču visokog obrazovanja što je još jedan vid učešća mladih ljudi u donošenju odluka koje se tiču upravo njih. Kvalitetno i dostupno obrazovanje je cilj kome teži Vlada Republike Srbije i zato mi je drago što ovaj zakon, takođe prepoznaje studentske organizacije osoba sa invaliditetom. Pored donošenja ovakvih zakonskih akata koji treba da unaprede naše obrazovanje jako je važno da će se u narednom periodu raditi i na izgradnji i rekonstrukciji oko 15 fakulteta u Srbiji, što će sveukupno doprineti poboljšanju uslova studiranja. Meni kao osobi koja dolazi iz unutrašnjosti je jako drago što se nastavlja trende sagledavanja stanja visokog obrazovanja i u onim centrima koji nisu univerzitetski, odnosno koji ne pripadaju samo Beogradu. U tom smislu drago mi je što u ovaj projekat ulazi nekoliko zgrada fakulteta, koje se nalaze u unutrašnjosti koje će ili dobiti novu zgradu ili će se njihove zgrade rekonstruisati ili dograditi. Savremeno obrazovanje ne podrazumeva samo funkcionalnu pismenost ili enciklopedijsko znanje. Ono podrazumeva i razvoj kreativnih potencijala pojedinaca, sticanje praktičnih i primenjivih znanja. U tom smislu mnogo je bitno da je Srbija prepoznala značaj dualnog obrazovanja, uključila ga prvo u svoj sistem srednjeg obrazovanja, a od oktobra ove godine dualno obrazovanje će zaživeti i na visokoškolskim ustanovama. I meni kao nekome ko dolazi iz Čačka, meni je drago što će pored srednjih škola u kojima se ovaj model već primenjuje, i naš Fakultet tehničkih nauka početi da primenjuje model dualnog obrazovanja, kroz obrazovni profil, odevno inženjerstvo i dizajn, i IT program studija. Dakle, ono što je još 2015. godine, najavio predsednik Vučić, tada kao premijer da ćemo pokušati da uradimo, danas je u velikoj meri zaživelo i 900 kompanija u Srbiji je uključeno u sistem dualnog obrazovanja, a 6000 srednjoškolaca je već prošlo kroz ovaj sistem. Nove tehnologije svakako pomeraju granice u obrazovanju i one su uključene na svim nivoima obrazovanja, a posebno su se pokazale potrebnim u vreme pandemije, kada je digitalizacija omogućila sprovođenje nastave osnovcima i srednjoškolcima, od kojih se u datoj situaciji pokazalo kao jedino moguće i treba podsetiti da je naravno ovaj saziv Skupštine usvojio sporazum kojim je omogućeno uvođenje široko pojasnog interneta u preko 600 naselja za oko 90 000 hiljada domaćinstava, ali najveću korist od ove odluke će imati upravo studenti i đaci. To je upravo ona paradigma uspeha, koju smo imali priliku da čujemo juče u istorijskom obraćanju predsednika Aleksandra Vučića, u ovom visokom domu, a tiče se uspeha Srbije u prilivu stranih investicija, ekonomskih reformi i zbog činjenice da u poslednje dve godine mi nemamo odliv ljudi, kakav je bio prethodnih 30 godina. Sa druge strane, jučerašnja tema, izveštaj o toku dijaloga između Beograda i Prištine i stanja na KiM, još jednom je pokazala koliko je važna inicijativa da udžbenike iz istorije, geografije, i srpskog jezika, štampa država, jer zamagljivanjem istorije i činjenica, mi samo ostavljamo put budućim generacijama da čine iste greške. Dakle, Srbija nastavlja da krupnim koracima hrli ka društvu zasnovanom na znanju inovacijama, osnivanjem naučno-tehnoloških parkova, izgradnjom Instituta za veštačku inteligenciju, razvoju visokih tehnologija i posebno ulaganje u mlade kadrove stipendijama i stvaranjem uslova da mladi ljudi u našoj zemlji ostanu. Zahvaljujem. Izvolite. Poštovane koleginice i kolege, gospodine ministre, molim vas malo pažnje. Imao sam čast danas da upoznam jednu predivnu ženu koja mi je tom prilikom poklonila nekoliko knjiga, između ostalih i jednu knjigu poezije u kojoj sam našao predivne stihove. Poezija je nešto za šta možemo reći da je vrhunski domet ljudskog stvaralaštva. Poezija je nešto što nas diže u nebesa, što nas spušta u ponore do neslućenih dubina. Ja ću vas sad zamoliti da poslušate stihove, kratko je nemojte da se plašite, koje je ona napisala u jednoj od svojih pisama. Kaže: „Volim divove ruskih stepa iza čijih slova pleše večnost i kojima se i smrt zauvek klanja“ Ona se zove Nada Kukolić, a ja ću vam pročitati još jednom jer ovo treba zapamtiti „Volim divove ruskih stepa iza čijih slova pleše večnost i kojima se i smrt zauvek klanja“ Slušajući raspravu vrlih pravnika, a pravo da vam kažem nikad nisam to pravo voleo kao nauku, ne razumem se u pravo i priznajem da se ne razumem i mnogo toga mi kod njih nije jasno, jer kod njih može i ovako i onako. Negde primenjujemo taj zakon, negde ga ne primenjujemo. Što se tiče ovog izbora u organe upravljanja ili rukovođenja ili kako god hoćete, za ljude koji su završili svoj radni vek u 65 godini i kojima je produžen radni vek za dve godine, a kolega Banđur nisam siguran da li je pravnik, ali on je diskutovao dosta o tome, nije rekao samo jednu činjenicu. Nemaju oni svi pravo da im se produži na dve godine. Izuzetni stručnjaci koji su zadužili tu visoko-školsku ustanovu, kojima su studenti izuzetno zadovoljni imaju mogućnost da im se produži na još dve godine. E, sad, šta radi Srbija? Neko je spominjao Gašu Kneževića. Gaša Knežević je ministar koji meni nije bio po Kako da mi bude po volji kad sam 2000. godine najuren sa posla profesora zbog toga što sam bio član crveno-crne koalicije, opet sam se sa Dačićem i socijalistima valjda udružio, bili smo zajedno u Vladi i kao, to su retrogradne snage dadoše mi otkaz, najuriše me sa fakulteta, a Gaša je tad bio ministar. Ali, hoću da kažem nešto drugo. Gaši zameram i tu Bolonju, jer sa Bolonjom su nas uvukli u jednu priču koja je omogućila da se uništi naš dotadašnji veoma kvalitetan obrazovni sistem. On kaže - što svi jurili kao ono, videla žaba da se konj potkiva, pa je ona digla nogu, Bolonja će tek biti za nekoliko godina. Ali, mi Srbi to volimo, daj potrči što pre da budeš ti veći katolik od pape. I sve što radimo, radimo na svoju štetu. Evo, danas nekoliko puta sam čuo od kolega, trudiću se da budem kratak. Od naših kolega sam čuo – ovi zakoni su usklađivanje sa propisima EU, sa ovim, mi usklađujemo ovo. Ljudi, šta usklađujemo? Šta me briga za EU? Ministre, pravite takve zakone koji će podići obrazovanje, koji će biti u interesu građana Srbije u interesu omladine, u interesu studenata. Pa, nisu se svi baš zaleteli da pređu na tu Bolonju. Bolonja je samo donela to da se velike pare, mnogo veće nego što su bile do tad vrte kroz obrazovanje. Normalno kvalitet obrazovanja se srozao. Kolege spominju doktorate, diplome i ta čuda, o tome ne treba pričati to svi znamo. Mislim da nije baš dobro rešenje ovo da se tim ljudima kojima se produži na dve godine, a naš šef kaže, on je pravnik i on to dobro zna, oni imaju sva prava kao i drugi, samo što su na određeno, a ovi na neodređeno vreme. E, ako imaju sva prava imaju prava i da budu birani i za dekane, i za predsednike akademija, i za rektore, ma šta god hoćete. Kad je bilo tumačenje tog Zakona u Skupštini ja sam se javio i tada sam rekao – ne slažem se da se tim ljudima u prosveti uskrati to. Ako smo mogli da dozvolimo, neću da govorim imena, vi ćete svi znati o kome govorim, ako smo mogli da dozvolimo osobi koja je napunila 65 godina da bude direktor Televizije i dalje, a nije izuzetni stručnjak, na kraju krajeva, i nismo kukali na njega, i opozicija i građani, a zašto bi uskratili to pravo profesorima? Zašto oni nemaju pravo ako su dobri menadžeri, ako znaju dobro da vode firme, pa što ne bi bio dekan? Što ne bi bio rektor? Kome je to u interesu da ne bude? Samo onome ko ne želi dobro srpskom obrazovanju. Jer, kolega Banđur, Ružić, Martinović, ja nismo naše znanje sisali iz prsta. Ne, učili su nas naši učitelji, nastavnici, profesori, mentori naši na fakultetima. Znači, sve što smo naučili mi ovde u sali, onaj pekar tamo, fudbaler, ma bilo koji građanin, bilo koje dete, naučili smo od tih ljudi, od učitelja, nastavnika, profesora i umesto da im budemo zahvalni zbog toga što su nam ta znanja podarili i da ta znanja prenesemo na nove naraštaje, ne mi sad kažemo velikodušno – šta, 45 godina ima? Ima jedna bajka koja nam priča o tome kako je car naredio da se svi stari ljudi pobiju u zemlji, pa je ova devojka sakrila svoga oca u neku pećinu. Pa, kad su došla teška vremena, kad je trebala mudrost, da nije bilo tog starog kog je ćerka sakrila u pećinu, carstvo bi propalo. Ljudi, to mi radimo sebi. Treba da sačuvamo te pametne ljude, sposobne, koji znaju, neka bude on profesor do 80 godine onako kako je u svetu, neka bude taj dobar lekar i posle 65 godine dobar lekar.

To je ono na čemu mi moramo da vodimo računa. Gospodine ministre, imate vi mnogo muka na tom vašem poslu. Nije lako biti ministar obrazovanja u Srbiji. To je oblast koju smo mnogo potcenili, a obrazovanje, zdravstvo i kultura su stubovi jedne zemlje. Dajte sa tim vašim timom povedite malo računa da se sačuva ćirilica, naše pismo, da se sačuva naš jezik, da se sačuva naša kultura. Mi sve radimo u korist svoje štete. Skoro je izglasan neki zakon gde nas je upropastio sa tim dalje. Ne treba nam to. Ljudi, imamo mi mnogo drugih problema koje treba da rešimo. Pustite Evropu neka se ona bakće tamo, neka ona to tera kako hoće. Matura, isto jedan veliki problem. Ja neću da vam se mešam u RS, ali to je nasleđen problem itd. Zašto bi deca posle završenih osam ili ne znam koliko godina išli na taj maturski ispit? Ako je on pokazao tokom celog školovanja stalno znanje i postigao izuzetan, dobar uspeh, ima sve petice ili četvorke, nije važno, što ga maltretiramo na kraju još da polaže tu maturu, da ima stresove, da svake godine neko je ukrao testove, neko ovo, neko ono. Dajte to da vidimo. Druga stvar, večiti studenti. Ja sam bio jedini od poslanike iz ove većine koji je prošli put kad je to bilo na dnevnom redu podržavao studente, svi su bili protiv i tražio sam da im se dozvoli da studiraju i posle smrti. Zašto. Mi im produžavamo svake godine ili svake druge godine, i ove godine će valjda doći sa zahtevom da im se produži. Jedanput kažemo, neka studiraju dokle god hoće. Oni plaćaju svoje knjige, plaćaju prijavu ispita, sve plaćaju, nije to njima džabe tamo. Neka studiraju koliko god hoće. Većina od njih, recimo 50%, nikada neće da završi fakultet, ali neće ni doći ovde ispred Skupštine da kuka, da mole ministra, da zivkaju nas profesore ili, ne znam ni ja, poslanike da im to omogućimo da im se produži. I, još jedna stvar, svi kažu da ti zakoni nisu valjali od 2000. godine na ovamo. Nije valjalo ni ovo od Stipa Šuvara i tako to, ali hoću nešto drugo da kažem. Nema veze, neću, statistički nije mnogo bitno. Od 2000. godine na ovamo kada god je neki zakon u pitanju za koji sada ćemo mi kažemo - nije valjao, sutra će doći neko drugi pa će da kaže – bili tu neki naprednjaci, doneli su zakone, to ne valja. U ovoj sali, kada god tamo pogledam na onaj ekran piše - profesor, doktor, magistar. Kolega Martinović je profesor na fakultetu. Pa, koliko nas profesora je ustalo pa da kaže – ne slažem se, taj zakon nije u redu, ljudi, to ne valja, nemojte i tako to, nego ćutimo kao male bebe, ali beba zaplače kada je gladna, a posle nam ne valja. Pa, mi smo ti koji donosimo ove zakone. Mi trebamo da kažemo – ministre… Martin je ovo lepo rekao, premda se ja ne slažem sa ovim rešenjem, ali je lepo ustao i rekao – ministre, to nije u redu, to treba ispraviti. Tako treba svako od nas da se ponaša. Što se mene tiče, ovaj zakon nije u redu, ali tim ljudima treba i dozvoliti da mogu da budu i na rukovodećim mestima, na fakultetima, visokim školama, akademijama, kako li se to zove. I, gde je napravljena jedna velika greška, a to je napravljeno posle 5. oktobra - nismo imali jedan sistem gde su direktore, dekane, birali fakulteti, odnosno visoke škole i tako dalje, ali smo imali Upravni odbor, a to dobro Odalović zna, Upravni odbor u kome je većinu imao osnivač i predsednik Upravnog odbora. To se danas zove Savet i bio je iz reda osnivača. Mi smo sada pustili fakultetima da imaju pravo da predlažu iz njihovih redova da se bira direktor, dekan i tako dalje, ali smo im dali i u tim upravljačkim organima da imaju većinu i sada država daje pare, država pravi zgrade, sve, sve daje država, a neko peti, drugi odlučuje o tim parama i on upravlja. Ne ide to, ljudi, tako. Ja sam govorio i Šarčeviću dok je bio ministar da to treba promeniti.

Nije tačno. Mi moramo da dovedemo do normalnosti situaciju koja se bavi upravljanjem i treba da shvate i ti direktori, predsednici ili, kako se zovu, dekani da sprovode ono što im Upravni odbor kaže, a ne da dođe direktor škole, pa da kaže Upravnom odboru – hajde, donesite odluku da nam se dodeli 50 hiljada evra kao nagrada. E, to su stvarčice, ministre, koje morate malo da pogledate. Pogledajte i ovo što je rekao Martinović, pa pogledajte da nađete neko rešenje koje nije baš ni njegovo, a nije ni vaše, jer ja se ne slažem ni sa jednim, ni sa drugim, nego poslušajte mene, pa uradite to tako. Hvala lepo. Bio sam malo dosadan i opširan, ali sledeći put ću biti kraći.

Zahvaljujem. Uvaženi predsedavajući, poštovane kolege i koleginice, narodni poslanici, pred nama se nalaze dva veoma važna zakonska rešenja, a tiču se visokog obrazovanja u Srbiji. Pre nego što se okrenem na ova dva zakonska rešenja koja su pred nama, moram da ukažem na neke statističke podatke. Iako nam deluje da svi idu u osnovu školu, jer je osnovno obrazovanje obavezno po zakonu, statistika govori da danas u Srbiji ima preko 850 hiljada odraslih ljudi koji nemaju završeno osnovno obrazovanje. Nepismenih imamo oko 2% građana, a svaka peta osoba u Srbiji nema diplomu srednje škole. Kada ovako krenem, dolazimo do podataka da je visoko obrazovanih u Srbiji negde oko 10% i to su zvanični podaci prema popisu iz 2011. godine, iako imamo subjektini osećaj da ljudi koji studiraju i pohađaju visokoškolsko obrazovanje ima mnogo više. Kao što rekoh, ovo su podaci iz 2011. godine iz zvaničnog popisa i nadam se da će naredne godine popis stanovništva ukazivati na nešto bolje podatke. Ministarstvo potpomognuto Vladom Republike Srbije dosta je uradilo po ovom pitanju i imali smo priliku da čujemo u uvodnim izlaganjima o donetim strategijama, ali veliki posao je pred vama. Moramo se svi zajedno truditi da ove porazne statističke podatke ispravimo, jer ulaganje u obrazovanje je, u stvari, ulaganje u budućnost, u to ko će sutra rukovoditi državom, ko će vas naslediti u ministarskoj fotelji, ali i ko će nas sutra lečiti. Predlog zakona koji se odnosi na studentsko organizovanje je veoma značajan zato što je, nažalost, u prethodnom periodu bilo i zloupotreba u studentskim organizacijama, a studentske organizacije imaju veoma važnu ulogu u jednom društvu. Sa jedne strane, moraju da zastupaju interese studenata, a sa druge strane da nađu kompromisna rešenja i sa fakultetom i sa univerzitetom, ali i sa ministarstvom. Čuli smo da izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, koji je na snazi od 2017. godine, uspostavljaju se odgovarajući pravni okviri i potrebni uslovi da nacionalno akreditaciono telo u potpunosti ispuni evropske standarde i smernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju. Kada govorimo o akreditaciji visokoškolskih ustanova, ne mogu a da se ne osvrnem na mnoštvo privatnih kako srednjih, tako i visoko obrazovnih ustanova. Kao student Beogradskog univerziteta znam šta znači studirati i steći visoko obrazovanje na Beogradskom univerzitetu i 240 ESPB poena. Beogradski univerzitet danas napreduje na Šangajskoj listi po mnogim oblastima, ali na Šangajskoj listi se danas nalazi i Novosadski i Niški univerzitet, što je svakako za pohvalu. Možda je moj subjektivni osećaj da pojedine visokoškolske ustanove možda malo i ruše ugled obrazovanja u Srbiji i zaista je neophodno da se u narednom periodu podrobnije pozabavite sa pitanjem školskih programa koji se sprovode na tim ustanovama. Za vreme bivšeg žutog tajkunskog režima školstvo u Srbiji je bilo u očajnom stanju, počevši od toga da je upravo Beogradski univerzitet u jednom momentu se nije nalazio na Šangajskoj listi, do toga da je upravo za vreme njihove vlasti otvoreno niz nekih privatnih fakulteta koji su više ličili na to da dele diplome, nego da pruže znanje budućim akademskim građanima ove države. Takođe, sećamo se niza štrajkova prosvetnih radnika, ljudi koji su nosioci ovog društva. Bili su skrajnuti na ivicu ovog društva, kako po materijalnom, tako i po društvenom ugledu. Infrastruktura u školstvu je bila očajna. Pokušali su nedavno da izvrnu ruglu kada je naš kolega Luka Kebara iznosio činjenice kako škole u Srbiji nisu imale funkcionalne toalete i nisu mnoge škole imale ni normalan toalet, ni prozore, nisu krečene decenijama, nisu imale normalne table, nisu imale osnovna sredstva za rad, a oni su imali svoje privatne račune po Mauricijusu, Hongkongu, gde su slagali novac koji su besomučno otimali od naroda i nije ih zanimalo ni obrazovanje, ni nauka, ni kultura. Nije ih zanimala Srbija. Jedino ih je zanimao lični interes i bogaćenje na grbači naroda. Ne smemo dozvoliti da se te političke pošasti ikada više vrate na političku scenu. Danas se u Srbiji ulaže u obrazovanje i u nauku. Preduslov jednog razvijenog društva jeste obrazovan narod i mnogo je posla pred vama, ali i pred nama. Uveli smo dualno obrazovanje. Pokazali smo spremnost i fleksibilnost našeg obrazovanja i školskog sistema tokom jeka pandemije korona virusa. Našim đacima je bilo omogućeno obrazovanje. Naše obrazovanje prati digitalizaciju u Srbiji, pa tako danas u upotrebi imamo i elektronske dnevnike, onlajn predavanja i seminare, a trudimo se da svaka osnovna škola u Srbiji ima digitalnu interaktivnu tablu. Sa ponosom mogu da kažem da je Skupština Grada Beograda usvojila Odluku da će svaki učenik od prvog do četvrtog razreda osnovne škole dobiti tablet uređaj sa pristupom internetu i udžbenike u elektronskoj verziji. Škole u Srbiji se obnavljaju i ulaže se u infrastrukturu školstva. To je obrazovni sistem kome težimo i kako želimo da bude. Kao što rekoh, ne smemo dozvoliti da se pošasti poput Đilasa, Jeremića, Tepić ikada vrate na političku scenu Srbije upravo zbog naše dece i njihovog obrazovanja. Kao akademski građanin ove zemlje i kao narodni poslanik, čast mi je uvek da i diskutujem, a i da glasam za zakone koji se tiču obrazovanja. Znam koliki je prioritet i Vladi Republike Srbije, ali i predsedniku Aleksandru Vučiću upravo ulaganje u obrazovanje i nesumnjivo je da vas mnogo očekuje posla u ovoj oblasti. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Dame i gospodo, pred nama su danas dva zakona - izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju i potpuno novi zakon o studenskom organizovanju. Već na samom početku bih želeo, a podstaknut govorom prof. dr Aleksandra Martinovića, predsednika poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, a s obzirom da sledeće nedelje neću biti tu, da i formalno podržim amandmane koji će proći odbor i biti sutra sastavni deo zakona, dakle, da podržim predlog da se isključi diskriminacija ljudi koji nakon 65 godina, dakle, profesora, završavaju taj radni vek i ne mogu da bude birani u organe upravljanja tih univerziteta. Što se samog zakona tiče, podrška za ove tri celine koje sam ja primetio dok sam analizirao ovaj zakon, dakle, tri segmenta oko formiranja saveta, odnosno nacionalnog saveta, dakle, prebacivanje nadležnosti iz Vlade u Narodnu skupštinu, trenutak je u kojem se Narodnoj skupštini daje veći okvir i širina u izboru 17 članova nacionalnog saveta i to šest članova iz reda istaknutih redovnih profesora, dva člana iz reda profesora strukovnih studija, sedam članova iz redova vrhovnih stručnjaka i dva člana na predlog Privredne komore Srbije. Drugi segment koji sam takođe ovde primetio i koji je veoma značajan, pretpostavljam za teološke fakultete, a odnosi se kao predlog da pored opštih uslova, te visokoškolske ustanove mogu da propišu dodatnu obavezu da uz saglasnost crkve i drugih verskih institucija se profesori biraju u zvanje profesora tih fakulteta, kao što bi i studenti mogli da pohađaju, u oblasti teologije, mogli da pohađaju te visokoškolske ustanove. Treći segment koji je za studente važan, a to je ono što je od 2005. godine, da kažemo, već postala i neka praksa, ali sa jednom velikom razlikom da mi sada u junu, kao što je moj kolega Vladica i rekao, već u junu donosimo odluku o produženju roka za završetak studija. To je veoma važno da ti studenti kada im slede ovi poslednji rokovi tamo negde pred septembar, oktobar, da se posvete ispitnom roku, a ne nekim protestima o produžavanju tih rokova. Važno je zbog toga kako smo prolazili tokom prethodne i ove godine što se epidemiološke situacije tiče. Srbija je pokazala da može da se izbori sa koronom, da smo odgovorno i odlučno reagovali i politikom vakcina zaustavili i sprečili da se neki scenario poput onih koji su se dešavali u mnogo jačim i razvijenijim zemljama Evrope dogodi u Srbiji, politika vakcina koja je spasla živote, spasla zdravlje naših građana, politika koja je omogućila dalji razvoj ekonomije, koja se i pokazala početkom ove godine da smo 2020. godinu završili sa rastom BDP-a na visokom prvom mestu, zlatna medalja što se tiče rasta bruto domaćeg proizvoda. Mislim da i ovaj zakon, ali i zakon o kojem prvi put ovde sada raspravljamo, a to je zakon o studenskom organizovanju, su veoma važni, zato što na ovaj način na putu kroz pristupanje EU, mi usklađujemo našu legislativu sa EU. Ovaj drugi zakon, zakon o studenskom organizovanju, kratko ću samo o tome, postojala izvesna potreba da se kroz zakonodavni okvir jasno definišu određene stavke studenskog organizovanja. Ovo je prvi put od 2005. godine da ovakav zakon ili ovakva ideja uđe u skupštinsku proceduru i to je veoma dobro u kontekstu studenskog organizovanja. Dakle, veoma važni segmenti su studenska predstavnička tela i studenske organizacije koje su definisane zakonom. Što se studenskih predstavničkih tela tiče, dakle, ovde se i u zakonu jasno definišu studenske konferencije i njihova ovlašćenja kroz 11 tačaka, kao i studenski parlament, koji inače i treba da zastupa i štiti prava studenata i interese svih studenata, rad je javan i u jednoj i u drugoj organizaciji, i inače je zadatak visokoškolske ustanove da im obezbedi prostor, finansijska sredstva i potrebne uslove za rad studentskog parlamenta. I taj studentski parlament je definisan, znači, ovlašćenja su definisana kroz 14 tačaka, kao i izbor, učešće studenata i članova, način finansiranja i potpuno novo formiranje nacionalnog saveza studentskih organizacija koji treba da pribave mišljenje SKONUS-a radi daljeg delovanja. Dakle, organizacija i rad nacionalnog saveta uređuje statutom i sve ostalo što se do kraja, dakle, nadzor, kaznene odredbe i finansiranje definisani su ovim zakonom. Prolazio sam kroz predlog ovog novog zakona i moram da kažem, tražio sam gde biste mogli ili gde bih ja možda mogao, sad ćete osetiti verovatno ironiju u daljem izlaganju, gde bih mogao da provučem da neke druge organizacije, a pri tom ne mislim na studentske, isključivo mislim na političke, mogu da učestvuju, pod znacima navoda, u radu Rektorata Beogradskog univerziteta. Kad ovo kažem, a ja se pozivam na 2019. godinu, kada su Đilasovi studenti iz organizacije „Jedan od pet miliona“ bukvalno uzurpirali Rektorat Beogradskog univerziteta i na taj način prisilili Rektorat da donese isključivo političku odluku koja je evo danas Upravnim sudom poništena rešenjem o doktoratu Siniše Malog. Dakle, politička odluka koja je već sad dve godine u procesu tom da je doktorat Siniše Malog plagijat, Upravni sud je oborio presudu. Kao što je rekao predsednik poslaničkog kluba – pravda je spora, ali dostižna. Ja mislim da se Valentina Reković, inače zvezda vodilja „Jedan od pet miliona“ verovatno pojela što se ove odluke tiče, ali mislim da je zadovoljna trenutnim angažmanom, jer znate, kad vas iskoriste kao bačena krpa, više nemate nikakav legitimitet ni među studentima, ni među građanima, jednostavno, u tom trenutku, zato što ste ispunili očekivanja Dragana Đilasa, vi postajete deo njegove organizacije. Dakle, poput iznošenog nakita utopila se u Đilasov SSP, i ne samo ona i ne samo ta omladina iz udruženja „Jedan od pet miliona“, već kao po modelu preslikavalo se i u nedavnoj akciji tih iz bivšeg režima, koji su uspeli da prisvoje, i opet pod znacima navoda, prisvoje, a izgleda da je to modus operandi, nezavisne kandidate mesnih zajednica u opštini Sečanj koji su pristupili Stranci slobode i pravde Dragana Đilasa. Dakle, Dragan Đilas izlazi na izbore, kao što je izašao na prethodne izbore preko „Jedan od pet miliona“, tako je izlazio i na ove izbore i kada su mesne zajednice u pitanju, preko udruženja, preko tobože nezavisnih kandidata, kako bi oni u jednom trenutku kada i dobiju nekakvu podršku naroda, nakon toga pristupili Đilasovoj organizaciji. Dakle, kao vuk u jagnjećoj koži on izlazi na izbore. Suština ovog mog izlaganja danas, a hteo sam posebno da se osvrnem na dešavanja na Paliluli, beogradskoj opštini, teritorijalno najvećoj, jer kada govorimo o plagijatu, plagijat je i sve ono što uzmete da prekopirate, a to su i ideje i planovi i programi kada ih vi nemate, vi uzimate planove i programe ljudi koji inače poslednjih godina vode zemlju napred, a pošto ste u deficitu što se plana i programa tiče, i samih ideja, onda dolazite u situaciju da ih kradete, pa da ih plagirate. Prvo je zamenik gradonačelnika najavio da će se graditi gimnazija na levoj obali Dunava, i to u maju mesecu ove godine, da bi nekih 15 dana kasnije, prvo, ovi iz večernje škole Vuka Jeremića najavili da grade gimnaziju ili da pišu nekakvu peticiju za gradnju gimnazije na levoj obali Dunava, a onda pre nekoliko dana, da bi ih sustigli verovatno, i ova Đilasova ekipa - Stranke slobode i pravde iz Beograda pisala peticiju u Borči za izgradnju gimnazije na levoj obali Dunava. Dakle, potpuni plagijat ideje, jer ideje nemaju i Nikola Tesla je rekao - nije mi žao što su krali moje ideje, žao mi je što nisu imali svoje. Tako i na taj način oni vode svoju politiku, a Marko Stojičić, inače glavni gradski urbanista, je izašao pre dva dana i najavio izgradnju fakulteta, izgradnju dve srednje škole na levoj obali Dunava, pa ja sad samo treba da vidim kako i na koji način će i ovo plagirati u periodu pred nama. Veoma su važni zakoni koje donosimo i ovaj novi o studentskom organizovanju i Zakon o visokom obrazovanju, a ja bih hteo da naglasim posebno, i ne bih da uzimam više vremena zbog ostalih kolega, građani na levoj obali Dunava treba da znaju, na Paliluli generalno, gradu Beogradu, u Srbiji da znaju da ćemo izgraditi srednje škole koje smo najavili, kao što smo izgradili naučno-tehnološke parkove širom Srbije, da ćemo izgraditi fakultet na levoj obali Dunava, kao što smo izgradili na desetine i srednjih škola i osnovnih škola i fakulteta, kao što smo izgradili Dom zdravlja u Borči koji smo najavljivali u proteklih nekoliko godina, a njihova ideja krađe će uvek ostati na tom nivou, a mi ćemo poput rekonstruisane Pete beogradske gimnazije unaprediti obrazovni sistem na Paliluli, u Beogradu. Ja sam izuzetno ponosan na ovo i unapred se radujem ovakvim projektima zato što ćemo konačno pokazati ljudima koji su pre vršili vlast, bili deo vlasti i ništa nisu uradili osim za svoje džepove. To građani vrlo dobro znaju i svi to znaju, znaju kakav je to karijerni kradljivac Dragan Đilas, znamo svi odavde, od Srbije do Mauricijusa, svima je to jasno. Mi smo državotvorna stranka, a mislim na SNS, Aleksandar Vučić je državnik, mi pratimo politiku predsednika Vučića i nadam se da ćemo u narednom periodu pokazati da ćemo daleko bolje, brže, nego što su oni ikada pre, a pre 2012. godine radili, unaprediti i naš obrazovni sistem, kao što smo unapredili naš zdravstveni sistem i Srbiju podići za lestvicu više što se ovog sektora tiče. Zahvaljujem gospodinu Todoroviću. Sledeći narodni poslanik je prof. dr Vladimir Marinković. Izvolite. Hvala, uvaženi predsedavajući, gospodine Tvrdišiću. Poštovani ministre, gospodine Ružiću, sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, mi smo juče ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije imali jednu od najznačajnijih rasprava u dosadašnjem mandatu. Rasprava koja se tiče toka dijaloga i svega onoga što nas očekuje u bliskoj budućnosti po pitanju očuvanja našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje i u toj raspravi smo juče imali maestralna izlaganja predsednika, Aleksandra Vučića, i šefa našeg poslaničkog kluba, prof. dr Aleksandra Martinovića, koji su u samo nekoliko desetina minuta izneli šta je ono što SNS planira da uradi i kako misli da se bori za svoju teritoriju, za svoj narod, za svoju zemlju, imajući u vidu činjenicu da je naša politika prvenstveno ekonomsko osnaživanje, da je naša politika i sve ono što se tiče rada na pospešivanju demografskih karakteristika naše zemlje, očuvanja i pospešivanja nataliteta, ali i zadržavanja mladih ljudi u našoj zemlji kroz to što ćemo stvoriti najbolji mogući poslovni ambijent, kroz to što ćemo privući što veći broj stranih direktnih investicija, domaćih investicija, razvoja domaćeg preduzetništva i privatne inicijative. Naravno da je jedan od stubova naše politike i ono što će možda i odrediti našu borbu za KiM, ono o čemu je predsednik Aleksandar Vučić juče govorio, očuvanje našeg univerziteta i mislim da je iskazivanje najvišeg vida patriotizma ono što se događa trenutno u Kosovskoj Mitrovici i na severu KiM. To je izgradnja te tzv. meke infrastrukture, to je izgradnja univerziteta, dakle zgrade univerziteta u Kosovskoj Mitrovici u kojoj će biti smešten rektorat, ekonomski fakultet, pravni fakultet. Dakle, to će biti mesto, univerzitet, fakulteti, gde će se školovati naši mladi ljudi na KiM, koji će, uz sve ono što budemo obezbedili na planu ekonomije, razvoja, preduzetništva, razvoja privrede, ostati na KiM i na taj način pokazati da država Srbija na KiM postoji. Mi kao SNS nastavljamo i ugledamo se na ono što su naprednjaci radili krajem 19. veka na čelu sa Stojanom Novakovićem, koji je i kao predsednik Vlade tadašnji, kao ministar prosvete možda i najveći fokus svog vremena, energije i svega onoga što je znao zajedno sa svojim kolegama iz tadašnje Vlade ulagao u obrazovanje i na taj način štitio interese srpskog naroda u Makedoniji, interese srpskog naroda na KiM , želeći da kroz razvoj obrazovanja, želeći da kroz reforme u procesu obrazovanja podigne nivo, podigne kapacitet srpskog korpusa na teritoriji tadašnje Kraljevine Srbije i da očuva srpski korpus i da očuva sve ono što je prestavljao potencijal našeg naroda u to vreme. I svima treba da bude jasno da od praznih reči, od srbovanja ovde u kafićima u Kosovskoj ulici ili bilo gde u Beogradu, u bilo kom drugom gradu u centralnoj Srbiji nema ništa. Predsednik Vučić je imao snage da kaže građanima Republike Srbije kako se vodi ta borba i kako i na koji način Republika Srbija ostaje na teritoriji KiM i na koji ćemo se način boriti. Borimo se diplomatskim sredstvima. Borimo se kroz ulaganje upravo u obrazovanje. Borimo se kroz ulaganje u naš univerzitet, u mlade ljude, u privredne kapacitete, s obzirom da nam statistika ne ide na ruku.

Samo na taj način ćemo dati mogućnost predsedniku Aleksandru Vučiću da se dalje bori za interese, legitimne interese Republike Srbije na teritoriji KiM. Mislim da to jeste najveći vid patriotizma kada možemo da vidimo ono naselje „Sunčana dolina“ u kome će biti izgrađeno nekoliko stotina stanova, kada vidimo da će se izgraditi novi univerzitet, kada vidimo da će Srbija investirati u infrastrukturu, u puteve na teritoriji KiM, da ćemo ulagati u autoput koji će nas povezivati sa KiM kako bi mogli da prodajemo sve više roba i usluga, kako bi mogli od 500 miliona dolara koje sada imamo, kao izvozni aranžman, da dupliramo, ono što izvozimo na tu teritoriju, bez obzira kome prodajemo, da li prodajemo Srbima ili Albancima. Mi smo danas država naroda, posebno vlast i ova vladajuća većina koju mi predstavljamo ovde u parlamentu na čelu sa SNS, pokazali da smo spremni za dijalog sa svima, da smo spremni da trgujemo i da smo spremni da, zarad našeg ekonomskog razvoja i boljitka svakog našeg građanina uradimo sve, sarađujemo sa svima, kako bi podigli ekonomski, socijalni i na kraju obrazovni i tehnološki kapacitet Republike Srbije. Nije vama lako, gospodine Ružiću, samo da ste i ministar koji je zadužen za visoko obrazovanje. Težak teret, težak posao je na vašim plećima i ono što je jako bitno i što će morati da odredi rad vašeg resora u narednom periodu je i ono što stoji i što je delokrug vašeg rada, a tiče se tehnološkog razvoja, tiče se nauke i razvoja naučnih kapaciteta i kapaciteta naučnih instituta, što će naravno, i razvoj svega toga i sve one reforme koje ste vi pokrenuli na početku vašeg mandata, doprineti da imamo još bolje rezultate nego danas, a danas je taj rezultat, kako je to predsednik rekao juče, da u prvih pet meseci Srbija ima ove godine 1,5 milijardi evra stranih direktnih investicija. U tim kompanijama, u tim fabrikama, jer je u Srbiju je već došla četvrta industrijska revolucija treba da rade najobrazovaniji i visokokvalifikovani mladi ljudi koji će završavati fakultete, strukovne škole i univerzitete u Republici Srbiji i, naravno, moramo da obezbedimo mogućnost našim mladim ljudima i na Kosovu i Metohiji prvenstveno. Zato predsednik stalno govori o stabilnosti. Želim da kažem da to nije izanđala reč, da je jako važna. Ako nema stabilnosti ovde u centralnoj Srbiji, ako nema stabilnosti na Kosovu i Metohiji nema mogućnosti da se ti mladi ljudi koji će sutra završiti Prištinski univerzitet negde zaposle, pokrenu mirno svoj posao i iskoriste na najbolji mogući način svoju školu, svoj fakultet, svoje obrazovanje, svoje znanje stranih jezika i svoju otvorenost da sarađuju sa svima kako bi imali bolje rezultate na poslovnom planu. Takođe, želim da kažem koliko nam je tehnološki razvoj pomogao govori i ta činjenica da proces digitalizacije koji se sprovodi u Republici Srbiji, gde su nam nekada u prošlom mandatu neki opozicioni poslanici i sada lideri, tzv. bojkotaške opozicije i žutog režima, smejali su nam se ovde u lice, govorili – pa, Srbija nema kanalizaciju u 21. veku vi hoćete da sprovodite digitalizaciju. To liderstvo, ta vizija da se i pored svega toga jača i ta tvrda infrastruktura, ali da se jača i meka infrastruktura kroz razvoj digitalizacije dovela je do toga da su ova zemlja i ova Vlada Republike Srbije i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić su spasili stotine i hiljade ljudskih života, zbog toga što imamo možda i najbolje organizovanu vakcinaciju u celoj Evropi i pored toga, pored svega, zbog vizije našeg rukovodstva i jasnog strateškog cilja koji želimo da ispunimo imamo najveći privredni rast u celoj Evropi. Naravno da mnoge zemlje koje su razvijenije od Srbije, mnoge zemlje koje su bile u prednosti u odnosu na Srbiju da im to smeta, da im smeta to što je Srbija, kako oni to kažu, podigla svoju glavu iznad naših suseda koji, nažalost, ne odgovara nam to, doživljavaju pad svojih privrednih aktivnosti i ne znaju šta će da rade sa svojim ekonomija i procentima i stopama nezaposlenosti u njihovim zemljama. Međutim, umesto da se ugledaju na Srbiju, umesto da uče od Srbije, kao što smo mi učili od mnogih drugih zemalja i primenjivali dobra iskustva i tada se i zato se danas pokazuje da ta Vučićeva spoljna politika koja je oslonjena i na Peking i na Moskvu i na saradnju sa Vašingtonom i na saradnju sa Berlinom i Briselom i Parizom daje rezultate, jer smo od svih uzeli najbolje, sa svima smo napravili strateška partnerstva. Francuzi grade metro, Francuzi su preuzeli Aerodrom „Nikola Tesla“, njihova kompanija, strateški smo partneri sa Francuzima posle 100 i nešto godina. Prvi lider koji je prepoznao da je jako važno za našu zemlju da povratimo naše stare savezničke i dobre ekonomske i političke veza sa Francuskom. O Kini i Rusiji, naravno i drugim zemljama EU, posebno o Nemačkoj da ne govorim s obzirom da nemačke kompanije zapošljavaju više od 70 hiljada ljudi u našoj zemlji. Da privedem kraju svoje izlaganje time što želim da se nadovežem na diskusiju kolege Aleksandra Martinovića koji je govorio o ovim članovima zakona koji se tiču samih godina starosti ljudi, koji da li će moći ili neće moći da budu članovi organa visoko obrazovanih institucija. Tu ćemo verovatno voditi jednu debatu. Vi ste jedan čovek liberalne provenijencije i siguran sam da ćete biti otvoreni za razgovor na ovakve ideje i za donošenje najboljih mogućih rešenja, ali ja bih postavio jedno drugo pitanje, posebno iz toga aspekta kada govorimo o toj diskriminaciji po godinama starosti jer mi se bavimo naravno poštovanjem i unapređenjem ljudskih, manjinskih prava, bavimo se rodnom ravnopravnošću. Kao što je to profesor Martinović rekao, vrlo smo otvoreni kao većina i vrlo imamo liberalan pristup prema tome da svako ko misli da treba da bude oslovljavan na jedan ili na drugi način da treba to da mu priuštimo i mi tu pokazujemo generalno da smo jedna u tom smislu od najliberalnijih država u celoj Evropi. Pogledajte samo kada je u pitanju rodna ravnopravnost koliko žena poslanica ima i sedi u ovom parlamentu, a koliko ih je u američkom kongresu, koliko ih je u Bundestagu, koliko ih je u francuskom parlamentu i senatu i o tome naravno dovoljno govore rezultati. Samo bih postavio pitanje, jer meni nikada nije bilo jasno zašto se uopšte kada su u pitanju univerzitetski profesori i profesura, posebno redovni profesori, zašto uopšte ima ograničenja kada su godine u pitanju. Daću vam jedan primer, uvaženi ministre. Imate jednog Habermasa. On je čovek 1929. godine rođen. Predaje po raznim univerzitetima u celom svetu, naravno od Nemačke do Zapadne obale u SAD i zamislite da neko kaže – pa znate Habermas je star, on je navršio 65 godina ili 68 ili 70, on ne bi mogao da predaje. Naravno to nema veze sa vama jer ta limitiranost je uvedena mnogo, mnogo pre nego što ste vi postali ministar u ovoj Vladi, ali vam govorim koliko mislim da grešimo fundamentalno jer izgleda da samo u tom poslu, na univerzitetu koji treba da bude u stvari jedan rasadnik i bastion liberalizma, da svako ko zaslužuje, da svako ko je vitalan i može da radi, da to može da mu bude obezbeđeno. Može znači da bude narodni poslanik, da bira i da bude biran, naravno svako bez obzira na godine. Može da radi neki bilo koji drugi posao, ali ne može da bude profesor univerziteta. Govorim vam sa jednog aspekta koji jako mislim da je važan, sa aspekta mentorstva jer Habermas je imao Adorna, pa je onda on imao Džeremija Šapira i Tomasa Mekartija i Klausa Ofea, a koga će da ima neki naš mlad profesor, docent koji je tek dobio docenturu na univerzitetu ili je postao naučni saradnik u nekom naučnom institutu kod nas, koga će da ima kao mentora i nekoga ko će da ga vodi kroz karijeru i da napravi od njega još boljeg filozofa, još boljeg matematičara, još boljeg pravnika, još boljeg ekonomistu? Završiću time da vam kažem da Savezna Republika Nemačka, najsnažnija ekonomska sila posle SAD u Evropi naravno i jedna od najsnažnijih u svetu, ima negde oko devet hiljada ljudi koji su iz politike, bivših ministara, direktora državnih velikih kompanija, eksperata koje ona šalje celom svetu i državama sa kojima ima partnerske odnose kako bi naravno pomagala tim zemljama, kako bi naravno širila svoju meku moć u određenim zemljama. Zato, recimo, Nemačka ima ovde i u Srbiji, u Mađarskoj, u Rumuniji dosta kompanija, dosta investicija, dosta ulaganja. Dakle, nikada se Nemačka nije odrekla tih ljudi. Zato vam govorim, znam da to nije lako promeniti, dajem kao neku vrstu apela i ideje, inicijative za razmišljanje, s obzirom da mislim da se mi vrlo lako odričemo ljudi koji imaju 65 i više godina, teramo ih u penziju.

Izgleda da će opet da je vodi posle narednih izbora, sa svojih, ajde da kažem koliko bude imao kada budu naredni izbori 2024. godine. Želim da se samo razmisli o tome. Naravno, sve ovo drugo možemo da podržimo. Hvala vam na vašoj posvećenosti i na želji da nastavite dalje sa reformama u sektoru visokog obrazovanja, ali i svim onim sektorima koji predstavljaju vaš portfolio, a mi ćemo se truditi da zajedno sa vama ovde kao parlamentarna većina iznalazimo najbolja moguća rešenja u interesu građana Republike Srbije i u interesu naše države. Hvala. Zahvaljujem gospodine Marinkoviću. Koliko sam shvatio spomenuli ste Bajdena ili Trampa, pošto je Bajden u 78 godini postao predsednik iste te države. Ja želim, zaista, s obzirom na taj liberalni duh koji provejava ovim domom danas popodne. Slažem se da svi imaju legitimno pravo da predlože ono što jeste po njihovom mišljenju i kredibilno i svrsishodno. Mislim, da samo ne stoji jedna stvar da se lako odričemo tih ljudi. Dakle, svi oni imaju pravo da se u dva navrata po dve godine da im se produži rad na visokoškolskim ustanovama. Imaju mogućnost da budu emeritusi doživotno, kao Habermans ili bilo koji drugi, naravno neke vrednosti su neuporedive u tom segmentu. Naravno, da sam i lično protiv diskriminacije, ali sam takođe i za poštovanje reputacija i kredibiliteta i ovog doma. Tako da smo čuli različite predloge, različita promišljanja jedne od poslaničkih grupa, dakle poslanika iz te poslaničke grupe. Vi ste vlasni, dakle i po Poslovniku i po zakonu i po Ustavu da se opredelite o amandmanima nakon što Vlada bude dala svoj stav po tim amandmanima. Što se tiče limita ili ograničenja, mislim da smo svi zajedno u tome prethodnih godina učestvovali, pa ukoliko ima neke zdrave inicijative u tom smislu, ja nemam ništa protiv da se možda organizuje javno slušanje, da ga vi inicirate pa da vidimo da li je to svrsishodno i da li je potrebno. Ukoliko jeste, svakako da smo otvoreni da i o tome razgovaramo. Hvala vam najlepše. Zahvaljujem. Ima reč narodni poslanik Zoran Tomić. Zahvaljujem predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, građani Republike Srbije. Imali smo prilike u prethodnom periodu da čujemo izuzetno kvalitetne diskusije mojih uvaženih kolega narodnih poslanika po pitanju dva predloga zakona, tako da ću se potruditi da sumiram i ono što ovi predlozi iznose. Kada govorimo o Zakonu o visokom obrazovanju, odnosno izmenama i dopunama, kao što smo mogli da čujemo, apsolutno još jedna potvrda da smo kao država na putu ka EU i da maksimalno radimo na usklađivanju kada su u pitanju ti evropski standardi. Tako je i kada je u pitanju akreditacija visokoškolskih ustanova, jer apsolutno ovim izmenama i dopunama radimo na daljem usaglašavanju, kada su u pitanju evropski standardi i o radu našeg nacionalnog akreditacionog tela i radimo na unapređenju ovog procesa. Ono što je moj uvaženi kolega Đorđe Todorović rekao, da ćemo produžiti, odnosno doneti odluku da studenti koji su započeli svoje studije do perioda 2005. godine, kada je to po starom programu važilo, da mogu da ih završe. Ono što je meni za ponos da naše visokoškolske ustanove u saradnji sa državom već imaju odlične inicijative, poput Ekonomskog fakulteta u Nišu koji je uspešno sprovodio u prethodnom periodu program „završi započeto“ gde je veliki broj studenata koji su upisali te studije po starom program već uspeli, iako već i rade, da fakultet privedu kraju i da dođu da jako bitne diplome koja je potvrda njihovog znanja, koje oni već uveliko uspešno primenjuju u praksi. Takođe, jako bitna stvar jeste i oko studentskog organizovanja, odnosno ovom zakonu, s obzirom da prethodna zakonska rešenja su dala određena rešenja koja nisu mogla uspešno da budu sprovedena, tako da ovim zakonom mi rešavamo te poteškoće koje su postojale kada je u pitanju rad studentskog parlamenta i studentskih organizacija. Ono što je jako bitno da je sam zakon kreiran na osnovu primera dobre prakse zemalja u regionu, odnosno načina koje su te studentske organizacije u regionu radile, tako da je i on usklađen sa tim evropskim standardima. Jako je bitno da kažemo da se uređuje i sama struktura studentskih organizacija, način njihovog finansiranja, način njihovog funkcionisanja i ono što je jako bitno da se studenti maksimalno uključuju kada je u pitanju rad samih visokoškolskih ustanova, odnosno mogućnost izbora organa koji će upravljati samim fakultetima. Ono što je jako bitno da kažem da za razliku od nekog perioda bivšeg režima, kada obrazovanje nije bilo bitno, jasno vidimo da u periodu od 2012. godine i od kada je na čelo došao i Aleksandar Vučić je da se obrazovanju daje veliki primat i značaj, da se radi na uspostavljanju bliže saradnje između privrede i obrazovnog sistema, jer zapravo jedni druge dopunjujemo, odnosno mi naš obrazovni sistem dalje razvijamo u skladu sa potrebama našeg privrednog sistema, koji jako što vidimo se razvija, pa smo hvala Bogu, prošli onaj period kada smo imali investicije koje su radno intenzivne. Polako prelazimo u period razvoja ekonomije baziranom na znanju, odnosno gde strani investitori dolaze u Srbiju kako bi znanje naših ljudi iskoristili kako bi to znanje upotrebili u svrhu daljeg razvoja svojih proizvoda i usluga i na taj način ostvarili profit. Ono što je jako bitno je da se stimulišu i domaći poslodavci da naše mlade akademce zaposle, a kao što smo imali prilike da čujemo, mi smo postali zemlja u kojoj se akademski građani vraćaju iz inostranstva, zato što su utvrdili da u Srbiji postoje adekvatni uslovi da to znanje koje su u inostranstvu stekli mogu i da unovče. Tu mogu da formiraju svoje porodice, da ostanu da žive i da rade, jer iskreno, nigde nije lepše nego kod svoje kuće. Kao što čuli, izgradili smo veliki broj naučno-tehnoloških parkova, ali ono što je po meni jako bitno je da radimo na razvoju tog sistema fakulteti, univerziteti jer Srbija nije krug „dvojke“, kao što su pripadnici bivšeg režima želeli da prestave, odnosno u njihovim mislima Srbija je zapravo bila samo krug „dvojke“ Ne, Srbija nije krug „dvojke“, zato danas imate fakultete koji se otvaraju i u drugim gradovima Srbije, gde nisu sedišta univerziteta. Jako sam ponosan kao Kruševljanin, kao osoba koja dolazi iz grada Kneza Lazara koji će na Vidovdan obeležiti 650 godina od svog osnivanja, da Poljoprivredni fakultet u Kruševcu, koji je pri Niškom univerzitetu ove godine upisuje četvrtu generaciju svojih studenata i mogu slobodno da kažem da su studenti i te kako zadovoljni i uslovima u kojima se radi, kako sam fakultet napreduje. Mi smo danas dobili i nove dodatne zgrade gde će se nalaziti univerzitetska biblioteka, gde će biti kancelarije za još profesorskog kadra koji će se zaposliti, ali tu se ne staje sa vizijom. Nastavljamo dalje da realizujemo ono što je uvaženi Kruševljanin, gospodin Bratislav Gašić započeo 2012. godine, kada je postao gradonačelnik, da u Kruševac dođu fakulteti koji su po potrebi privrede, po potrebi poslodavca, tako da sam siguran da ćemo u narednom periodu uspeti da formiramo i fakultet političkih nauka u Kruševcu, pri Niškom univerzitetu. To je ono što je jako bitno da naglasim, Kruševac kao grad poznat je po Kruševačkom pozorištu, nadamo se da će dobiti fakultet umetnosti i da ćemo na taj način i taj segment obrazovanja pri Niškom univerzitetu dopuniti. Jako mi je drago da sam od svojih kolega čuo da i fakulteti podnose inicijative u kreiranju novih master programa, koji će biti izmešteni iz sedišta fakulteta. Na taj način u pravom smislu radimo na ravnomernom razvoju Srbije. Znači, Srbija, kao što kažem, nije krug "dvojke", Srbija je i Kruševac i Kraljevo i Knić i Raška i Leskovac i Medveđa i Bujanovac. Imali smo prilike da čujemo u jučerašnjoj diskusiji kako se u tom kraju ništa nije uradilo. Pa, država Srbija je ta koja je dovela fakultete, imate tamo odeljenje, ako se ne varam, Ekonomskog fakulteta iz Subotice, koje je omogućilo tim ljudima da se školuju, da stiču potrebno znanje i da sa tim znanjem mogu dalje da se zapošljavaju. Ono što je jako bitno da kažem, nije ovde u pitanju samo puko obrazovanje i da nije naš obrazovni sistem, kako to žuti tajkuni vole da kažu, neki biznis. Evo, danas sam imao jako konstruktivan i zanimljiv sastanak sa svojim kolegama iz Poslaničke grupe prijateljstva sa Iranom kod ambasadora Irana u Srbiji, koji je rekao da veliki broj mladih ljudi iz Irana želi da dođe u Srbiju da studira, i studiraju medicinu, stomatologiju, baš zato što su potvrdili da kvalitet znanja koje dobiju na beogradskom univerzitetu je nešto što se jako ceni. Ono što je interesantno što mi je rekao jeste da kada bismo mi razvili programe koji bi bili na engleskom jeziku, da bi još veći broj stranih studenata došlo. Nije to u pitanju samo sa zemljom kao što je Iran, to imamo iz susednih zemalja gde dolaze da studiraju kod nas. Siguran sam kako nastavljamo dalje da razvijamo naš obrazovni sistem, da ćemo u tome i uspeti, a ovo je jedna lepa ideja i inicijativa na svim fakultetima, na svim univerzitetima u Srbiji da razmišljaju, s obzirom da je moj uvaženi kolega Vladimir govorio i o primeni digitalne tehnologije i digitalizaciji, o studijama na daljinu, o mogućnosti zapravo da ljudi koji fizički ne mogu da budu tu, da to znanje stiču i putem savremenih tehnologija. Imali smo prilike da čujemo uvaženog predsednika Aleksandra Vučića juče, koji je kao pravi lider otvoreno pričao građanima Srbije o svim problemima i izazovima sa kojima se mi suočavamo. Niti je to radio izokola, niti je to bilo u uvijenoj formi kao što je to radio Tadić, kao što su to radili Jeremić, koji su se trudili da probleme guraju pod tepih ili ako bi nekim slučajem to isplivalo i rešilo se, kako god da se reši, kao što je pitanje priznavanja lažne republike Kosovo, na kome su oni zdušno radili, da onda kažu - uh, dobro je, pao je veliki kamen sa našeg tereta. Ne, predsednik Vučić je spreman i to smo jasno videli u prethodnom periodu, da se bori za interese građana Srbije, da se bori za budućnost mladih naraštaja, generacija i jasnu poruku je uputio juče, a to je da moramo, pored svih ovih investicija na kojima smo radili, i putnoj infrastrukturi i podizanju novih zgrada i univerziteta i fakulteta i fabrika koje dolaze, opet kažem, nisu u pitanju radno-intenzivne, imamo sada bukvalno primere razvoja ekonomije bazirane na znanju, da poradimo i na pitanju nataliteta. Jer, sve što radimo u Srbiji radimo zbog budućih generacija. Ako nema buduće generacije, sve nam je džabe. Onda, brže-bolje, mediji žutih tajkuna, neću sada pokazivati slike jer nemam nameru da ih reklamiram, niti zaslužuju reklamu, kažu - Vučić uputio poruku ženama: "rađajte, nećemo imati radnu snagu za fabrike" Ja stvarno više ne znam dokle ta granica njihovog ludila ide i na koji način oni pokušavaju da spinuju neke stvari o kojima mi otvoreno ovde pričamo u parlamentu, otvoreno pričamo sa građanima, a jasno smo videli da se radi na novim merama i čuli smo predsednika Aleksandra Vučića da je predložio konkretne mere Vladi Republike Srbije kako da se podstakne, posebno u delovima koji su devastirani, u kojima nema populacije, da ta populacija poraste, da bismo mogli da ove investicije koje radimo i na svemu što radimo da realizujemo. Znači, ovo je još jedan dokaz da se oni ne bave problemima Republike Srbije, ne bave problemima građana Republike Srbije, oni se bave sopstvenim interesima. Oni se bave sopstvenim interesima, oni se bave problemom kako da napune sopstvene džepove, koji su očigledno počeli i te kako da se prazne kako vreme odmiče.

Pa, gde su bili Dragan Đilas, Jeremić i ostali žuti tajkuni da taj jug Srbije pomognu, da stvarno nove fabrike otvore? Za razliku od njih, Aleksandar Vučić je dolazio i nema okruga u kome nije neka investicija bila i jasno smo mogli da čujemo o kojim investicijama je reč. Zahvaljujući tim investicijama, ljudi su ostali u tim krajevima, dobili su nadu za bolju budućnost, a naravno, radiće se i dalje na investicijama. Čuli smo primer Vranjske banje, koliki je to veliki značaj za razvoj turističkog potencijala juga Srbije, a naravno, opozicija pokušava maksimalno to da spinuje i ja samo mogu da kažem - sram ih bilo. Sram treba da ih bude, s obzirom da znaju da su bili katanac majstori, a kao što sam rekao u govoru, nisu znali ni fabriku katanaca da otvore u Srbiji, nego su katance uvozili iz inostranstva da bi katančili fabrike Srbije. Jasno nam je za čije interese oni rade - tapšanje po ramenu, dupli viski, duge cigarete i, naravno, otvorena vrata svih stranih ambasada i institucija. U svakom slučaju, građani su ti koji na kraju na izborima jasno kažu koju politiku podržavaju i čiji rad podržavaju. Ja mislim da tu nema nikakve dileme. Znači, jasno je da će se podržati politika ljudi koji otvaraju fabrike, koji dovode investicije, koji su obezbedili da se mladi ljudi vrate u Srbiju da tu žive i rade, i to akademski obrazovani građani i isti onaj koji pomaže mlade ljude da se školuju u inostranstvu, kao u onim starim vremenima kada smo Srbiju kao državu ponovo razvijali, da to znanje donose budućim generacijama, a ne onima koji rade za sopstveni džep, koji rade na tome kako da isprazne džepove građana a da to stave na svoje tajne račune na Mauricijusu, Hong Kongu. Videćemo, imaćemo uskoro sporazum i sa Singapurom, možda i sa drugovima Singapurćanima su napravili neke dilove pa i tamo imaju tajne račune. U svakom slučaju, u danu za glasanje i kada budemo raspravljali o amandmanima po pitanju ovih zakona, nema dileme da ćemo podržati, jer sve što je dobro za budućnost ove države, mi ćemo podržati, kao što i naziv naše liste kaže - "Aleksandar Vučić - Za našu decu" Hvala. Sledeći je narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, imamo sada na dnevnom redu zakone iz sistema visokog obrazovanja. Prva stvar koju narodni poslanik uzme da pročita jeste razlozi za donošenje zakona, pa između ostalog se kaže da se zakon donosi da bismo ispunili evropske standarde i smernice. Ja bih zamolio predstavnike Vlade i ministarstva da više to ne pišu. Republika Srbija ima strateški cilj, a to je punopravno članstvo u EU i to ovde nije sporno. Od 250 poslanika koji se nalaze u Narodnoj skupštini, ni jedan nije protiv EU. Razlozi za donošenje zakona jesu ti da mi zakone donosimo u interesu naših građana i naših institucija, a ne da bi ispunili uslove. Sad, to što ispunjavamo uslove, utoliko bolje, ali Narodna skupština donosi zakone pre svega u interesu građana Srbije, privrednih subjekata u Srbiji i srpskih institucija. Jer, ako pogledate malo bolje, izjave usklađenosti propisa sa propisima EU, odredbe sporazuma koje se odnose u normativnu sadržinu propisa SSP - nema. Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama sporazuma - nema. Ocena ispunjenosti obaveze koje proizilaze iz navedenih odredbi sporazuma – nema, itd. Mislim da je ovo bilo suvišno. Jedan od razloga zašto se zakon donosi je taj što već nekoliko godina pokušavamo da reformišemo naše visoko obrazovanje i da otklonimo sve one greške, sve one propuste koje je urušilo sistem visokog obrazovanja za vreme bivše vlasti. Nama je visoko školstvo počelo ubrzano posle 5. oktobra jako da se urušava. Gubilo se poverenje u visokoškolske ustanove, sama kontrola rada visokoškolskih ustanova bila je jako mala, imali smo ekspanziju diploma i na taj način napravili smo medveđu uslugu pre svega našim građanima. Imali smo ekspanziju i privatnih visokoškolskih ustanova, protiv kojih nemam ništa protiv, mislim da treba da postoje, ali sa onom normativom kakva je bila za vreme bivšeg režima ne bi trebalo nikako da postoje.

Svi ovi zakoni koje sada donosimo jesu usmereni baš u tom pravcu, da se, kada su u pitanju naše visokoškolske ustanove, poverenje domaće i međunarodne javnosti što više vrati i da one zauzmu ono mesto koje njima zaista i pripada, pre svega. Ovde vidim jedan predlog zakona koji ide u tom pravcu. Znate, smatram da je bolje da se zakonom reguliše način studentskih organizacija nego što je to bilo u prethodnom periodu, a to je da je zakon samo predvideo da postoje određene studentske organizacije i da je potrebno da visokoškolska ustanova svojim unutrašnjim propisom reguliše način izbora, nadležnosti studentskih organizacija itd. Nažalost, imali smo u jako bliskoj prošlosti, o tome su već govorile neke moje kolege, i zloupotrebu studentskih organizacija i studenata.

Današnji visokoškolac ima otprilike 21 ili 22 godine, u proseku. Koliko je on imao godina kada je Dragan Đilas pao sa vlasti? Koliko je imao godina kada je živeo za vreme Đilasove vlasti?

Šta jedan takav mlad čovek zna o tome kakav je bio bivši režim i kako je vladao Srbijom? Znate, mladi ljudi su i ti koji su najbolji materijal za prevarante, lažove, hohštaplere i kriminalce i njih je najlakše zavesti i na jedan način uvesti ih u politiku, a da oni toga često nisu ni svesni.

E sad, neki Đilas, ali ne Đilas iz vremena Josipa Broza Tita, hoće da kaže: „Eto, studenti su bili u pravu“, zloupotrebljavajući pritom njihovo jako skromno životno iskustvo. Nemam ništa protiv da se studenti bave politikom, ali najviše bih voleo da se bave politikom u političkim strankama, jer političke stranke jesu zato i registrovane, zato i postoje, i zato i jesu političke stranke te koje su nosilac demokratskog društva i uređenja. Ako žele da izađu na izbore kao neka grupa građana, nemam ništa protiv i da izađu, ali da se legitimišu i da saznamo čije oni to zaista interese zastupaju i u ime kojih političkih stranaka zaista izlaze na izbore. Imali smo takvih prilika da je Đilas u jako bliskoj prošlosti bojkotovao izbore, a istovremeno preko nekih grupa građana, udruženja, pa čak i studentskih, pokušavao, valjda opet po onoj izreci iz te serije kada je, kao, drug Tito rekao: „Studenti su bili u pravu“, da ostvare neki politički rezultat na izborima koji su održani prošle godine. Međutim, ono što je mene danas prilično zaprepastilo, a tiče se visokoškolskih ustanova, obrazložiću to malo kasnije, jeste jedno saopštenje Stranke slobode i pravde koje je, po meni, vrhunski bezobrazluk. Ja nešto bezobraznije, nevaspitanije, podlije nisam pročitao u svom životu. Jedan vrhunac licemerja. Pročitaću samo jedan deo: „Stranka slobode i pravde, gde je predsednik Dragan Đilas, saopštila je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić oterao iz zemlje 450.000 građana koji ne mogu drugačije da prežive nego da odu, a sada smatra da treba da plaćamo rađanje dece za „Linglongove“ i druge fabrike“ Dalje se navodi: „Pošto je nesposoban da zaustavi reke ljudi koji odlaze iz Srbije svakog meseca, koji najviše beže zbog nemogućnosti da prežive od prvog do poslednjeg u mesecu, bednih plata, nesigurnosti i robovlasničkog odnosa, koji zaštićeni strani investitori imaju prema našim radnicima, Vučić je upao u paniku“, naglasila je Stranka slobodne i pravde. E, sada dolazimo do visokoškolskih ustanova. Jedan broj akademika, a to je čak i moj kolega Marko Atlagić spominjao, akademika Dušana Teodorovića, a ima i još nekoliko univerzitetskih profesora, nisu neka velika većina, na najoštriji mogući način napadaju politiku koju sprovodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pod izgovorom da se sprovodi u Srbiji diktatura, da nemamo slobodne i fer izbore, da jedan čovek odlučuje o svemu, da Skupština ne služi ničemu itd. Morate da postavite pitanje – a zašto je motiv tim, da kažem, profesorima, akademicima, stručnjacima da uopšte ulaze u politiku? Ja razumem ako je neko završio pravo, filozofiju, neki sličan fakultet društvenog smera da se bavi politikom, nekako je srodno, ima nekog smisla, ali sad mi objasnite – zašto se bave i profesori na ovakav način, ne svi, naravno, profesori koji su završili prirodne nauke? Moram da kažem da ipak bivši režim nije uspeo da potpuno uništi Beogradski univerzitet, a pogotovo fakultete koji su prirodnog smera. Imali smo ekspanziju privatnih fakulteta društvenog smera, a za prirodne smerove malo je drugačije. Nije potrebna samo zgrada, nisu potrebne samo klupe, potrebno je da obezbedite laboratorije koje su jako skupe, određene instrumente, da studenti imaju vežbe itd. To je mnogo ulaganja, sa nekim možda i neizvesnim ishodom kako će to da ispadne i koliko će u suštini da se zaradi, a i veliki broj tih privatnih visokoškolskih ustanova za vreme DOS-a gledale su samo profit, vrlo malo znanje studenata koji su izlazili. E sada, dešavalo se nešto što je jako teško da se pronađe u srpskom jeziku reč kojom bi se opisalo, jer su se mnogi profesori, još uvek manjina, neki profesori, između ostalih i akademik Dušan Teodorović, bavili time da biraju najbolje studente sa fakulteta, da prate njihov rad, ali ne da bi ovi stekli što je moguće bolje znanje i ne da bi ovi ostali u Srbiji, nego da bi ih prodali stranim kompanijama za neki novac i da ti naši najpametniji, najsposobniji i najškolovaniji građani odlaze iz Srbije za vreme vlasti bivšeg režima, a Dušan Teodorović i ostala klika trpaju sebi novac u džep. Eto, to je razlog zašto takvi akademici napadaju sve ono što se danas radi u Srbiji i što Srbija u svakom pogledu napreduje. Jako je teško to podvesti pod neko krivično delo, jako je teško to iskoreniti, ali zašto im toliko smeta Aleksandar Vučić? Ti mladi ljudi su najviše odlazili zbog finansijskog momenta, jer zamislite koliki je finansijski momenat za jednog diplomiranog inženjera elektrotehnike, mašinstva, rudarstva, saobraćajnog smera itd, ako je prosečna zarada u Srbiji 320, 330 evra, kao za vreme vlasti Dragana Đilasa. Taj finansijski momenat je jako izražen, jako je veliki. I, čovek postavlja pitanje, zašto se ja školujem kada ću raditi u najboljem slučaju za 500, 600 ili 700 evra i neću moći da izdržavam svoju porodicu? Neću moći da zasnujem svoju porodicu, neću imati pravo na budućnost. I onda je mogao akademik Dušan Teodorović da ih prodaje po belom svetu kao stoku i kao najobičnije roblje. E, zato sad napada politiku Aleksandra Vučića, jer ne može više tako lako da izvozi studente iz Srbije, svršene studente kada je prosečna zarada u Srbiji 550 evra, sa tendencijom povećanja, a ne pada kao u njihovo vreme. Zato je bitno da mi naše visoko-školske ustanove i njihov rad unapređujemo kroz zakone da dobijemo što je god moguće kvalitetnije svršene buduće stručnjake da ostanu da rade u Srbiji, a ne da budu roba na koju su je sveli Dragan Đilas, Teodorović i njemu slični, roba u inostranstvu. Onda, pazite vrhunac tog licemerja bezobrazluka, napadaju se strani investitori koji dolaze u Srbiju i to jednim delom investitori, koji su plaćali te studente da odlaze u zemlje zapadne Evrope, i koje je isti taj Dragan Đilas zajedno sa Teodorovićem izvozi. E, zato je to vrhunski bezobrazluk, licemerje, podlost. Nemam reči kojima mogu da opišem jedno ovakvo saopštenje. Kaže se ovako - 60 hiljada ljudi godišnje pobegne u jednom pravcu.

Šta je on uradio dok je bio na vlasti u Srbiji da zadrži tih 60 hiljada građana? Vratićemo se na to što je radio, ali sve samo ne da ih vrati u Srbiju ili da ih zadrži u Srbiji. Motiv je, navodno, da će Aleksandar Vučić ostati kratkih rukava u svojim kombinacijama sa investitorima. Evo, još jedne rečenice, koja je opet vrhunski bezobrazluk, to saopštava Dragan Đilas, mangup koji je došao u Srbiju sa 15, 16 hiljada evra i kad je izgubio vlast ima 600 miliona evra. O kakvim to kombinacijama, Dragane Đilase govoriš? I odgovori jednom kako si zaradio tih 600 miliona evra? Zloupotrebom vlasti ili zato što si bio pametan? Ne, nego zato što si bio lopuža, najobičnija. Rečenica koju je predsednik Republike izgovorio juče u Narodnoj skupštini ledi krv u žilama, plaćaćemo i rađanje dece ako treba, jer drugačije nećemo imati radnu snagu u fabrikama, navela je Stranka slobode i pravde. Nećemo imati dece u Srbiji, nije u pitanju radna snaga, nećemo imati ni Srbiju. Ali, hajde da pogledamo šta se dešavalo za vreme njihove vlasti. Jedan od motiva za rađanje dece jesu prvo zdravstvene ustanove u kojima prvorotke treba da se porode, jel su napravili neku bolnicu? Takođe, jedan od motiva jeste i uslovi pod kojima se decu školuju, jel su napravili neku školu? Takođe, jedan od motiva jeste i taj koji fakultet mogu da završe, da li mogu sa tim fakultetom da se zaposle? Jedan od motiva za rađanje dece jeste i taj da li to dete koje završi školu može da se zaposli, sve su fabrike zatvorili. I, sada on ima pravo da svoje zasluge prepisuje drugom. Po izrekama našeg naroda, to je najobičnije kukavičije jaje, kao što je Dragan Đilas jedno najobičnija kukavica. To da je kukavica vidi se po tome da želi da na vlast dođe van izbora, da ga neko drugi uvede u Narodnu skupštinu, da ga neko drugi uvede u Vladu Republike Srbije i to što njemu ledi krv u žilama jeste to što će novac građana Srbije da im bude vraćen, a neće da završi u njegovim džepovima. E, zato Dragan Đilas ne sme da izađe na izbore i pobeđivaćemo ga i njega i bilo koju njegovu drugu parastranku koju on kandiduje zato što je u pitanju jedna najobičnija lopužetina, lopovčina i kriminalac. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik, Aleksandar Mirković. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, mislim da uz izlaganje prethodnih kolega narodnih poslanika mislim da je sve rečeno, ali o amandmanu i o onome što je pomenuo predsednik naše odborničke grupe, Aleksandar Martinović ćemo govoriti u danu kada se bude diskutovalo o amandmanima, ali sveukupno mislim da su ovi predlozi zakona jako dobri i da se odnose na opštu korist pre svega generacija koja dolaze i koje će nastaviti da razvijaju našu zemlju, da je vode i da nastave tamo gde su neke generacije pre njih stale, a to je da od naše Srbije konačno naprave onakvo mesto kakvo svi želimo za život svih nas i naše dece. Mislim da prethodna izlaganja su obuhvatila sve što se tiče samih zakona, posebno ako uzmemo u obzir da ukupno diskutujemo negde i više od sedam sati čini mi se, skoro osmi sat je sada. Složićete se sa mnom svi prisutni u sali da mislim da ne postoji stavka ovog zakona ili nešto šire slike koja danas nije obuhvaćena i nije pomenuta. Ono što ja želim da istaknem jeste i činjenica da suštinski ovi zakoni pokazuju da je politika Vlade Republike Srbije sledi politiku predsednika Aleksandra Vučića i same SNS, a to je briga o mladima. Juče smo tokom istorijskog obraćanja predsednika Aleksandra Vučića u plenumu mogli da čujemo koliko je pored svih ekonomskih aspekta i pored rasta naše ekonomije očigledno odlične slike našeg finansijskog stanja mnogo bitnije to kome ostavljamo našu zemlju i šta to ostavljamo za generacije koje dolaze. Da li ćemo imati kome i šta da ostavimo, a tiče se rađanja dece i naše slike koja se tiče podsticaja za mlade bračne parove i za one sredine gde je nažalost ta situacija katastrofalna. Imali smo u prethodnom periodu prilike da čujemo Srbija gubi u proseku jedan grad na godišnjem nivou i svakako da sve ovo što postižemo nam ništa neće vredeti ukoliko ne budemo imali kome da ostavimo svetliju budućnost. Mislim da najbolju sliku prikazuje koliko je naša zemlja danas drastično različita u odnosu na onaj period 2012. godine i 2013. godine, činjenica da se veliki broj mladih visoko obrazovanih ljudi vraća u našu zemlju i da konačno vide perspektivu i vide budućnost u našoj zemlji, kao što je to neko od prethodnih kolega, govornika, narodnih poslanika rekao, nigde nije lepše nego u svojoj zemlji. Mislim da to jasno pokazuje koliko se slika naše zemlje promenila ne samo u svetu, već koliko je percepcija ljudi koji su iz naše zemlje otišli do 2012/2013. godine ili 2014. godine sada drugačija, jer konačno vide budućnost i žele da se ostvare u Srbiji, ali isto tako da i ono što su naučili negde u Evropi ili svetu primene u našoj zemlji. U prilog tome govori i podatak da smo mi najbrže rastuća ekonomija u Evropi i dodatnu hrabrost mladim ljudima uliva i to, što je danas prosečna plata mnogo veća u odnosu na period od 2012. godine, ali isto tako uliva i hrabrost, i to što sve što obeća SNS, pre svega predsednik Aleksandar Vučić, se ispuni, pa tako i plan Srbija 2020-2025 kojim je predviđeno da, penzija bude iznad 440 evra, dok će prosečna plata biti i preko 900 evra, dodatni je motiv da mladi ljudi ovde ostanu, nastave svoje školovanje i da porodicu stvaraju baš u Srbiji i nebitno je da li je to Niš, Novi Sad, Kragujevac, Beograd. Bitno je da se u našoj zemlji ostane i da nastavimo svi zajedno da našu zemlju razvijamo. U prilog ovome i govore podaci da je nezaposlenost, ako uzmemo u obzir parametre koje uzimaju ljudi koji danas najoštrije kritikuju, ne samo ovaj zakon već i kompletnu politiku Vlade Srbije, jesu ljudi koji su bili u prilici da vode ne samo Srbiju kao Srbiju, već direktno pod svojom kontrolom imaju grad Beograd. Da, i tu mislim na Dragana Đilasa koji je ovih dana najoštriji u tim kritikama i nekako volim da se uporede rezultati baš tom gde je on imao najveću odgovornost. Često čujemo da on nešto nije mogao da promeni u Demokratskoj stranici ili na nivou Republike Srbije, iako je tada bio sve i svja u Demokratskoj stranci, ali evo, uzećemo samo primere kako je on tamo gde je mogao da vrši uticaj poslovao i radio. Dakle, u Demokratskoj stranci dok je bio na njenom čelu, bio je i gradonačelnik, samo ću izneti i taj podatak, nezaposlenost je tada bila iznad 20% dok je danas nezaposlenost u gradu Beogradu ispod 7% Ako uzmete taj podatak u obzir najbolje vidite i oslikavate činjenicu koliko je njemu tada bilo stalo do zaposlenosti ili do investiranja u mlade ljude i generalno da mladi ljudi nađu perspektivu u našem gradi i u Srbiji. Iako mogu o ovome da diskutujem jako mnogo, i mislim da je ostalo malo vremena za našu poslaničku grupu, pa ću tako skratiti izlaganje ne bih li ostavio vremena i kolegama posle mene da diskutuju, ako je uopšte vremena ostalo, ja samo želim građanima Srbije da skrenem pažnju na jednu krucijalnu stvar, ovde je to pomenuto, ali mislim da nije dovoljno naglašeno. Poštovani ministre, verujem da ćete se složiti a to je činjenica da ne postoji skoro nijedna osnovna škola da u njoj nešto nije urađeno i izmenjeno, i da nije renovirana makar u jednom delu, ali do 2012. i 2013. godine, imali smo situacije gde su osnovne škole imale oblik i bile u onom izdanju kakve su bile kada su napravljene, da nisu bili u stanju jedan jedini ekser da zakucaju ili da promene tablu, u dvorištu, na sportskom terenu. Takva slika je danas promenjena i sama činjenica da danas pričamo o dodatnim ulaganjima u obrazovanje i da se bavimo ovakvim temama jasno pokazuju koliko smo sve te probleme prevazišli i koliko je naša zemlja uspela da se razvije i tom smislu koje je najbitnije za generacije koje dolaze, a to je obrazovanje. Ja se nadam da će Vlada Srbije nastaviti da sledi politiku predsednika Aleksandra Vučića, i da će nastaviti da zakone koje predlaže, donosi u skladu sa opštim interesom građana Srbije i da ćemo u duhu sa tim, a u duhu boljeg života, svih građana Srbije, nastaviti da dodatno razvijamo našu zemlju. Sa željom da se pred nama nađe još dobrih zakona, ministre, želim vam da sledite politiku Vlade Srbije, predsednika Aleksandra Vučića i da svi zajedno od naše Srbije stvaramo još lepše i još bolje mesto za život. Hvala i živela Srbija.

Sledeći na listi je gospodin Marijan Rističević. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, postoji izreka – da je znanje bogatstvo koje svog vlasnika svuda prati. Ja se nadam da će nas naše visoko obrazovanje, da neće proizvoditi samo diplome, a da ima mnogo diploma bez pokrića, već da će iza visokog obrazovanja izlaziti ljudi sa znanjem. Razlika između zvanja i znanja je velika, i najezda raznih diplomaca i zvanja, tu najezdu, moderna nauka ne može da objasni. Nadam se da će i profesori koji uče studente, naučiti sami sebe, jer moraju neprestano učiti da bi učili druge. Mi imamo profesore, za koje ja verujem, neki od profesora da ne bi položili prijemni, na fakultetu na kojem predaju. Želim da rade profesori koji prenose znanje, a ne profesori koji će potpisati u indekse, da bi se proizvelo samo puko zvanje, jer morate preneti neko znanje, a ono mora biti primenjivo da bi to doprinelo ovom društvu i državi. Preostalo vreme ću ustupiti kolegama koje su iza mene. Hvala. Pošto na listama poslaničkih grupa, više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? ( Ne.) Zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tač. 1. i 2. dnevnog reda. Zahvaljujem se svima na konstruktivnim diskusijama. Sa radom nastavljamo sutra u 10.00 časova.